Kristina Kloubková, moderátorka a teď čtu transkript, jak to zaznělo tady v Poslanecké sněmovně: Demonstranti, kteří včera večer protestovali proti druhé vládě Andreje Babiše, byli podle poslance z hnutí ANO Pavla Růžičky zaplaceni. Tvrdí, že byl svědkem toho, jak nějaká žena lidem říkala, kam si mají jít pro peníze. Podle něj si demonstranty měly zaplatit opoziční demokratické strany. Redaktor: Podle vás objednal někdo nebo několik opozičních stran. Pavel Růžička, poslanec ANO: Já si myslím, že určitě.

Jakub Pacner, redaktor: Pouze na základě toho, že jste viděl demonstranty s transparenty, jste přesvědčen o tom, že šlo o peníze za demonstraci a za účast na ní, pouze na základě toho? Já pro to důkaz, já pro to žádný důkaz nemám. Říkám to, co jsem slyšel.